Děkuji, pane místopředsedo. Já bych chtěla vyjádřit svůj názor na pozměňovací návrh pana poslance Humla, který, byť veden nějakým úmyslem, aby mohli kolegyně a kolegové parkovat na místech určených pro rezidenty, předložil pozměňovací návrh, který ovšem bude mít naprosto fatální dopad na systém zón placeného stání. Já sama jsem růžovou kartičku nikdy nepoužila na jiné parkování než před Sněmovnou.

A myslím si, že pokud by tak činili všichni kolegové vůči správním úřadům, veřejnoprávním úřadům, tak by se nic nedělo a nedocházelo by k tomu, že si někdo stěžuje na práci městské policie.

Já si počkám, já mám času dost.

Nemluvě tom, že to zvýší náklady na rozpočet městské policie, tedy rozpočet hlavního města Prahy v našem případě, protože se bude muset pořizovat nové vybavení, bude se muset zvyšovat počet strážníků, protože na sundavání a nandavání botiček to mi jistě někteří kolegové, bývalí zaměstnanci městské policie potvrdí musí podle předpisů být dva, kdežto na kontroly a zavolání odtahového vozidla stačí strážník jeden.

Děkuji paní poslankyni Černochové. S faktickou poznámkou pan poslanec Kučera. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Parkovací kartička neopravňuje ani dnes k parkování v modrých zónách, to znamená, dnes poslanec nemůže parkovat v modré zóně. Pokud tam parkuje, bude pokutován jako každý jiný člověk.

Děkuji panu poslanci. S faktickou poznámkou paní poslankyně Černochová. Prosím, paní poslankyně. Děkuji panu kolegovi za doplnění. Předpokládala jsem, že z toho, co jsem tady říkala, to každému došlo, ale chápu, že je půl třetí, že už jsme všichni unaveni, tak se budeme opakovat. Ano, já jsem nikdy nezaparkovala auto tak, že bych neměla... To prostě považuji za fatální selhání nás všech, pokud se k něčemu takovému odhodlají a ještě někoho zplackovávají, že jsou poslanci.

Ale z modrých zón se odtahuje již nyní a je to tak v pořádku a chci, aby to bylo zachováno. A to bychom tady měli napravovat, a ne umožňovat poslancům parkovat na místech pro rezidenty. Děkuji, paní poslankyně. S další řádnou přihláškou pan poslanec Jiří Koubek.

Dámy a pánové, mám tři věci k pozměňovacímu návrhu pana kolegy poslance Humla, a to v podstatě ve stejném duchu, jakým on nám tento pozměňovací návrh představil.

Druhá věc je bodový systém, o kterém jste tady mluvil.

To jste tady řekl vy. Já jsem se s tím seznámil podrobněji a nemyslím si, že by to byla kultivace bodového systému. Tady si dovolím s vámi prostřednictvím pana předsedajícího nesouhlasit. Vy chcete omezit dobu, po kterou budou tyto spáchané přestupky evidovány v registru řidičů, a to na tři roky.

Za nejvíce sporný a pro mě nepřijatelný považuji pozměňovací bod B3, ten si dovolím tady v podstatě ocitovat: Příslušný úřad obce s rozšířenou působností provede ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona záznam o odečtení bodů, které byly zaznamenány na základě pravomocného rozhodnutí o přestupku, pokud ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí uplynula doba tří let nebo delší.

Pokud se mýlím, prosil bych to vysvětlit. Já si toto vaše ustanovení pozměňovacího návrhu B3 takto vykládám a prostřednictvím pana předsedajícího prosím, abyste to vysvětlil, neboť já osobně toto vnímám jako určitou amnestii pro piráty silnic.